Osvědčená filozofie hnutí ANO byla vždy vybrat více daní, aniž by se musely zvyšovat jejich sazby. Boj proti daňovým únikům jednak pomáhá zajistit spravedlivé zdanění všech občanů a firem, ale také samozřejmě vytváří dodatečné příjmy pro státní rozpočet, právě ty příjmy, které mohou být použity na veřejné služby a rozvoj ekonomiky. A v neposlední řadě také posiluje důvěru veřejnosti v daňový systém.

Bez informací nebudete nikdy schopni řídit ekonomiku. Je potřeba rozšířit kompetence Celní správy v oblasti odhalování daňových úniků, nastavit férová pravidla pro sdílenou ekonomiku. Co jste pro to udělali vy? Naprosto nesmyslně jste zrušili jeden z nástrojů pro efektivní výběr daní, EET. A co z toho vyplývá pro občana? A co dál? Pokračovat v předvídatelném zvyšování některých spotřebních daní, ovšem zejména daní na tabákové výrobky, tvrdý alkohol a hazard, stejně jako prosadit zdanění nadnárodních korporací na evropské úrovni. Zvyšování právě těchto spotřebních daní nemá tak negativní dopad na hospodářský růst jako navyšování daní z příjmů či korporátních daní. A to je právě to vaše špatné řešení.

Dalším krokem je důsledná revize daňových výjimek, která kromě pozitivních fiskálních dopadů přinese snížení administrativní náročnosti daňového systému. Vaše revize však přináší další chaos a demotivuje mladé, aby založili rodiny a vychovávali nové daňové poplatníky. Já těmto novým daňovým poplatníkům tedy spíše říkám nadějné děti a naše budoucnost. Je nutné pokračovat v modernizaci daňového systému a ve zvyšování efektivity online finančního úřadu, a to zejména rozvíjením srozumitelného uživatelského prostředí pro všechny daně a situace. To se přece osvědčilo zejména při covidu.

Uvědomujete si, že svým přístupem bráníte inovacím a zavedením efektivních procesů? Dalším ozdravným momentem je postupné snižování počtu zaměstnanců veřejného sektoru v důsledku rozumné digitalizace a spojování agend. Toto opatření navíc pomůže také trhu práce. Máme nejnižší zaměstnanost ze všech zemí Evropské unie, potřebujeme konkurenceschopnost na pracovním trhu. Chceme efektivní výběr daní, což je pro nás primárně omezení šedé ekonomiky, a vrácení základního nástroje EET. Dámy a pánové, vládní daňový balíček, který pětiparta zabalila do obalu s názvem Konsolidace veřejných rozpočtů, není nic jiného, než prosté navyšování daní, které bude mít negativní dopad na hospodářský růst, a to hned z několika důvodů. Omezení spotřeby a investic, zvýšení daní snižuje disponibilní příjmy domácností a podniků. Vyšší zdanění povede k poklesu spotřeby, což ovlivní odvětví závislá na domácí spotřebě. Také sníží investice podniků, protože vyšší daňová zátěž sníží ziskovost těchto investic. A pokud se podíváte, dnes zrovna vyšel graf o ochlazení investic firem.

Dále snížení konkurenceschopnosti. My prostě díky vám, naše firmy, budou dražší než ti ostatní. Uvědomujete si to?

Vysoké daně prostě odradí podnikání a zakládání nových firem, a to se už reálně děje. Co děláte pro to, aby tady firmy podnikaly, aby nám neutíkaly do zahraničí? Nedávno jsem vám tady vzpomínal podnikatele v oblasti kryptoprůmyslu, jejich reálné problémy. Co jste pro ně udělali? Zatím nic! Já doufám, že se to změní. Ale to jsou také ti daňoví poplatníci, kteří vám dnes reálně utíkají do zahraničí, a co hůř, oni utíkají už i na Slovensko. To je strašné! Negativní vliv je také potlačení inovací, protože vysoké daně jednoznačně omezí investice do výzkumu a vývoje, a to sníží schopnost inovovat, zavádět nové technologie, což bude mít dlouhodobě negativní vliv na ekonomický růst. Jenže vy bohužel vidíte maximálně na konec volebního období, a to je hodně smutné! Vyšší daně historicky prokazatelně vedou k nárůstu daňových úniků. Lidé a firmy se budou snažit najít způsoby, jak snížit své daňové závazky, což v konečném důsledku povede ke snížení daňových příjmů státu. Negativní dopad na malé podniky. Vyšší daně budou zvláště obtížné pro malé podniky, právě pro ty, kteří mají menší zdroje a nízkou ziskovost. Ty budou přežívat, optimalizovat na straně daňových povinností a nakonec zavřou a skončí. Dámy a pánové, vzhledem k těmto všem zmíněným vlivům té vaší tzv. konsolidace veřejných rozpočtů lze říci jediné: Prostřednictvím vašeho daňového balíčku prostě a jednoduše Fialovým navyšováním daní a růstu drahoty zpomalíte hospodářský růst, snížíte životní úroveň našich občanů a snížíte konkurenceschopnost našich firem. Daňová politika by měla být promyšlená a vyvážená tak, aby neomezovala podnikání, spotřebu, investice a inovace. Jinými slovy, vyšší daně nejsou a nikdy nebudou nejlepším a jediným řešením pro snižování rozpočtových deficitů. Snížení daní na některé druhy podnikání nebo investic může právě naopak povzbudit růst a konkurenceschopnost. Kreativní a prozíravé řízení fiskální politiky může zajistit, že konsolidace bude provedena takovým způsobem, který minimalizuje negativní dopady na hospodářský růst. Vážená vládo, kdysi konečně přiznáte, že jste to vzali za ten špatný konec? Kolegyně, kolegové, kdo poslouchal, musí mu být jasno jediné. Tento pokus Fialovy vlády o ozdravení veřejných financí obsahuje značné množství školáckých chyb. Pokud to, co je nám zde předkládáno, projde, bude to naši republiku hodně dlouho bolet, a to je historicky prokázáno. Obracím se s prosbou především na poslance pětikoalice. Dokažte, že jste řádní hospodáři. Pojďme se o té skutečné reformě veřejných financí konečně bavit napříč, tak jak bylo vámi deklarováno, a najít to systematické a dlouhodobě funkční řešení. Především takové řešení, které příští vláda nebude muset od základu změnit, a věřte, že jakmile vaše vláda teoretiků a odložených politiků skončí, dá hodně práce napravit to, co jste zde doposud napáchali. Děkuji za pozornost. Přeji všem hezký večer.